Děkuji, pane předsedající.

Opravdu pevně doufám, že v řádu příštích několika měsíců scénáře se ty nenaplní a že budeme mít kurzarbeit, který bude pomáhat, zafunguje a dokáže překlenout tu dobu, než začne fungovat očkování. Teď mi dovolte, abych se vyjádřila tak, jak jsem to udělala na výboru pro sociální politiku, k jednotlivým aspektům.

Ještě jednou zdůrazním, že klíčové principy, které musí kurzarbeit splňovat, jsou jistota pro podniky, zaměstnance, rychlost pomoci padlo to tady za poslední rok asi milionkrát: kdo rychle dává, dvakrát dává musí to být transparentní podmínky podpory, to znamená, objektivní a předem známá kritéria pro získání příspěvku.

Ještě dovolte, abych zmínila, že tripartita opakovaně podpořila pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka a varovala před pozměňovacím návrhem paní poslankyně Aulické Jírovcové a paní poslankyně Pastuchové.

Myslím si, že nám tady roste hladina hluku a že by bylo dobré zachovat to přiměřeně tak, abychom se slyšeli. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající.

Stát vyplatí podnikům v důsledku tohoto podporu nedostatečně a lidé přijdou o práci.

Na jedné straně odbory, na druhé straně zaměstnavatelé.